A to si myslím, že není vůbec žádný problém.

Já si to nemyslím.

Já bych ráda reagovala na předsedu poslaneckého klubu hnutí STAN ohledně toho, zda by to bylo možné řešit v rámci zákona na digitální služby, který zítra budeme projednávat ve třetím čtení.

Takže já si myslím, že tato cesta by byla daleko lepší, a byla by daleko lepší i z jednoho prostého důvodu, a to je, že pod Digitální informační agenturu chcete dát NAKIT, státní podnik zřízený Ministerstvem vnitra, a to bude určitě velký problém i v rámci evropského práva a dalších věcí.

Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Philipp. Prosím, máte slovo. Sám osobně nechci, aby mi někdo zřizoval nějakou schránku, nepotřebuji ji. Nechci, abychom zbytečně otravovali ostatní občany.

Já jsem se ptal svých kolegů, jak to je, jestli chtějí, nebo nechtějí schránku. Nechtějí. Nic jim v tom nebrání. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Každý doporučený dopis?

Prosím, máte slovo.

Ale ono nejde jenom o vás nebo o ty, kteří by to využívali.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Děkuji, to byla poslední faktická poznámka.

Já bych nejprve zareagoval na poslance Philippa, prostřednictvím paní předsedající, který ve svém projevu samozřejmě nezapomněl pozurážet poslance hnutí ANO, nicméně já takový nebudu. Tam byl ten princip, že si ji můžete zrušit. Vám ji nikdo nenutí, té fyzické osobě ji nikdo nenutí používat.